Takže já k tomu v tuto chvíli říkám, nebyl to vládní návrh, byl to návrh paní poslankyně, prošel v Poslanecké sněmovně a prakticky to řešení má. Děkuji. Prosím. Ano, mám zájem.

Děkuji. Prostě řešení to má, nemusí mít dva skipasy, popisujeme to tam. Říkám, není to prostě nic, co by ekonomika neznala, a byl to návrh paní poslankyně. Děkuji. Běží čas.

Děkuji za slovo.

Zajímá mě to, zda Ministerstvo spravedlnosti sleduje následující čísla. Zda sleduje, za prvé, jak dlouho trvá, než se vypíší jednání u malých dětí, například pod šest let věku nebo pod jinou věkovou hranicí, a to zkrátka z toho důvodu, že malým dětem běží čas výrazně rychleji. Proto je důležité jejich situaci na opatrovnických soudech řešit neprodleně.

A pak děti čekají v ústavech, a často zbytečně, a řádná jednání jsou vypsána v řádu měsíců. A třetí dotaz. Zajímá mě, zda takto obdobně Ministerstvo spravedlnosti statisticky sleduje i případy svěření do pěstounské péče, tedy nikoliv pouze k osvojitelům, nebo do péče jiné osoby, a zkrátka mě zajímá, jak rychle to u těch malých dětí, nebo u dětí obecně, podle toho, co Ministerstvo spravedlnosti sleduje, probíhá. Poslední dotaz, čtvrtý, se týká souladu s návrhy OSPOD. Sledujete, do jaké míry se soudy řídí návrhy OSPOD? Anebo do jaké míry jsou s nimi v rozporu? Ráda bych, aby náš stát měl přehled o rychlosti opatrovnických soudů, a to zvlášť ve vztahu k malým dětem a k dětem obecně, a samozřejmě, pokud máte ještě nějakou jinou statistiku, budu za ni ráda. Děkuji.

Vážená paní ministryně, v posledních měsících jsme stále častěji svědky, kdy vládní koalice bez nějaké větší diskuse automaticky zamítá opoziční pozměňovací návrhy, či dokonce novely zákonů s odůvodněním, že vláda již připravuje komplexnější změnu právní úpravy.

Nejinak tomu bylo v případě daňového řádu. A jaké bylo stanovisko vašeho resortu? Nesouhlas, nesouhlas a nesouhlas. Nemohu se tedy vyhnout pocitu, že vládní koalice automaticky zamítá opoziční návrhy, které leckdy zlepšují postavení těch, na které má předmětná právní úprava dopadat. Přitom obsahově se nejedná o žádné politické návrhy, pouze o technické úpravy. Vážená paní ministryně, proč neustále od vládní koalice slyšíme, že opoziční návrhy jsou špatné, neprošly řádným legislativním procesem, i když byly předloženy v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny? Jsou tedy jen ty vládní návrhy ty dokonalé a správné? Děkuji za odpověď. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To znamená, prošlo skutečně jenom to, co jsem podpořila v rozpočtovém výboru. Na plénu se to nepodařilo ve 100 procentech, ale v rozpočtovém výboru ano.

To znamená, ne věcného, ale legislativního, protože ať byly velmi, velmi zásadní.

A vysvětlovala jsem tady, že to, co požadovali opoziční poslanci, prostě není možné. Není možné.

A půjde do legislativního procesu jenom v momentě, že bude zmocnění v zákoně. Takže to, co chtěli opoziční poslanci, prostě není možné legislativně. Není to možné právně.